Prostě stane se.

Takže jenom chci říct, že v roce 2012 se ukázalo, že pokud nebude dále nakládáno jinak, tak tam ty dokumenty by měly nesoulad s právem Evropské unie.

Za druhé to, co bylo pro ně důležité: chránit zdravotnická zařízení, protože my jsme tu pro občany České republiky, nás jako vás všechny volí občané České republiky a volí nás proto, abychom zabezpečili jejich práva, samozřejmě s tím, že jsme velmi solidární, a s tím, myslím si, že není problém. Ale tady už potom dochází tedy k velkým problémům, které se bohužel jinak nedaly zhodnotit.

Podívejme se ještě na některé věci, které tady jsou. Musím říci, že při pohledu na zájem o tuto problematiku a jsem ráda, že jste přinesli ten problém, máme o něm hovořit, jenom si myslím, že ta novela prostě není k tomu, ji schvalovat, je to k hovoru bezesporu, možná i k vylepšení, může se tam dát i řada dalších věcí, ale ke schválení to opravdu v tomto polotovaru není.

Když tady vidím zájem o tu věc, tak bych si dovolila parafrázovat.